Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, děkuji všem, kteří vydrželi a jsou zde přítomni v sále v tuto hodinu. Co to je? Počet stran návrhu zákona. Musím říct, že to opravdu vyžaduje diskusi, takže nedivme se, že je trošku dlouhá, nicméně já se vyjádřím pouze ke třem okruhům. Ovšem když jsem to pročítala, chtěla jsem se vyjádřit k více, ale zůstanu pouze u třech okruhů.

Tehdy jsem se vyjadřovala ve třetím čtení k tisku 177 týkajícímu se zrušení evidence tržeb.

Takže cituji z listopadu loňského roku:

Nejen dle mé osobní zkušenosti, ale také dle zkušenosti mého okolí především v pohostinství existuje část podnikatelů odmítajících platby kartou. O tom ostatně hovořilo hodně mých kolegů přede mnou. Ostatně má osobní zkušenost je taková, že již nyní v českých a moravských lázeňských městech nepoobědvám bez pohotovosti. Jenže tyto podniky se neobejdou bez širší sítě bankomatů v jejich okolí, a právě to se týká především menších obcí, kterým se snažíme pomoci. Podle nedávného výzkumu společnosti STEM/MARK pro poskytovatele bankomatů Euronet vyplývá, že pro 60 % lidí je hlavním důvodem platby v hotovosti to, že obchodník nebere platební karty. Denně právě v hotovosti platí jeden člověk ze čtyř. Přitom polovina osob by uvítala více bankomatů v místech, kde se pohybují. Třicet jedna procent oslovených ale uvedlo, že mají bankomat velmi daleko od svého bydliště. Připomínám, že již v druhém čtení návrhu tohoto zákona jsem se vyjadřovala právě k problematice bezhotovostních plateb.

Myslím si, že zrušení EET plateb bezhotovostní styk nejen přibrzdí, ale i zastaví, nebo dokonce obrátí opačným směrem. Konec citace. Ano, souvisí to s daňovým balíčkem. Asi jsem prognostikem nebo vědmou anebo používám pouze zdravý selský rozum.